Prosím, aby se slova ujal zpravodaj volebního výboru, poslanec Ondřej Babka, a ten aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím. Vážený pane předsedající, děkuji vám za slovo.